Jak se to bude řešit, to se uvidí.

A myslím si, že moje míra trpělivosti a tolerance dospěla do konce.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu mluvit o tomto tématu z trochu jiné stránky. Tady zazněla spousta argumentů, které se týkaly té rozpočtové stránky, finanční stránky. A já si myslím, že bychom se měli dotknout i toho, jakým způsobem byla tato záležitost prezentována, a to způsobem, jak byla prezentována v médiích, které jsou ve svěřenském fondu Andreje Babiše.

Všichni si polepší stejně. Ve skutečnosti pro lidi, kteří mají minimální mzdu, tento návrh znamená 700 korun měsíčně, zatímco pro vysokopříjmové skupiny, jako jsou třeba i členové této ctěné komory, to znamená 7 000 korun měsíčně.